Tak bych rád slyšel, jak to tedy ve skutečnosti je a jak to bylo s tím stavebním povolením ve skutečnosti.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji. Dobrý večer.

Děkuji panu poslanci Kořenkovi.

Pane starosto, prosím, máte slovo. Děkuji. Pěkný podvečer. Vážená vládo, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předstupuji před vás již potřetí, za což vám děkuji. Rád bych vás znovu požádal, jako jsem vás žádal již minule, o to, abych už tentokrát mohl svým občanům sdělit jasnou výzvu vládě od vás, poslanců, zejména v těchto bodech: že stát převezme fakticky i právně veškerou kontrolu nad areálem až do jeho konečné sanace; že najde způsob, jak odškodnit obyvatele VlachovicVrbětic i okolních obcí za týdny problémů, strachu i majetkové újmy; že se jasně vysloví, jaká bude budoucnost tohoto areálu. Věřím, že v této věci nebude hrát roli, kdo z vás je členem vládní koalice a kdo opozice, protože problém je skutečně nadstranický. Děkuji vám za pozornost a za pochopení. Pokud nikdo, rozpravu končím. Pan ministr obrany, jestli má zájem. Prosím, pan ministr obrany České republiky Martin Stropnický. Pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jenom s největší stručností, protože přece jenom se cítím být dotázán. Ale jenom zopakuji to, co všichni víme.

Mohlo to být dávno z našeho hlediska, ale my nejsme ti, kteří tam velí. Takže potom nakonec za nějakých osm dnů se podařilo dekontaminovat ten úsek a silnice tam naštěstí už funguje. My jsme připraveni udělat to samé s tím vnějším oplocením, což by podstatně snížilo nárok na počty vojáků, které přece jenom v té dlouhodobosti jsou nemalým břemenem. Mimochodem, vojáci tam působí v rámci výcviku, to znamená, působí za své běžné platy a za osm dnů práce v areálu dostanou místo dvou dnů řádného volna víkendového jeden den navíc. To je úplně všechno, takže naše náklady jsou podstatně nižší než jiného resortu. Teď myslím, když se udělovalo povolení činnosti firmě Bochemie, bylo bráno v potaz, že v tom areálu je nebo bude současně skladována munice, já vycházím z toho stanoviska, které tady částečně bylo a za kterým stojím a které tady bylo částečně citováno, že toto muselo být bráno v potaz, protože, jak bylo řečeno, vyjadřoval se k tomu Český báňský úřad. Takže je nebo bude současně skladována munice. Bylo to bráno v potaz. Když se Bochemie schvalovala, resp. když začínala jednat o možnosti té výroby, tak tam byla jenom jedna malá část využívaná tím pobočným závodem Slavičín, který spadá pod Vojenský technický ústav. Takže tomu tak nebylo, ale patrně se vědělo, že ten areál bude na jednotlivé nájemní smlouvy tímto způsobem využíván. Já si myslím, že tohle to, jako mnoho dalších věcí, ale osvětlí skutečně jenom dokončené vyšetřování, protože to do toho spadá. To, že teď je snaha tu Bochemii nějak extrémně nepenalizovat, ale umožnit jí, aby ty kontrakty, které má uzavřené, mohla plnit, tak mimo jiné i ta motivace je prostá.

A co je také častý dotaz, jestli smlouvy jsou vypovězeny, nebo nejsou. Nemohou být vypovězeny v situaci, kdy tam pořád ještě ty firmy munici mají a nejsou navázány v Květné, protože je to v režimu zvláštního zásahu, a proto nemůžete přinutit firmu, aby si zasmlouvala nějaký muniční prostor, když ta firma dobře ví, že to nějaký čas ještě bude v tomto mimořádném režimu. Ale smlouvy jsou připraveny. My jsme s těmi firmami v kontaktu a nejde to sice tak rychle, jak bychom chtěli, ale za poslední týdny se přece jenom docela výrazně pokročilo.

Není tomu tak.

Nyní bych požádal tedy pana zpravodaje, abychom o jednotlivých návrzích hlasovali, a řekl nám postup při hlasování. Děkuji.

V takovém pořadí doporučuji o návrzích hlasovat. Jednotlivé teze vyjmenovaných usnesení se v některých případech věcně shodují. Jsou ovšem odlišně interpretovány. Bude nutné, bohužel, hlasovat všechny návrhy usnesení po bodech, resp. po větách. Jednotlivé body v návrzích Petra Gazdíka a Zdeňka Soukupa totiž nejsou číslovány. Teď postup. Před hlasováním body, resp. věty z jednotlivých návrhů k usnesení přečtu. To mi u písemně podaných návrhů jednací řád nepřikazuje. Pro přehlednost to ovšem pokládám za vhodné. Vyloučíli v průběhu hlasování přijatý návrh další návrh, doporučím o něm nehlasovat. Stejně tak navrhnu nehlasovat o tezích, které už v průběhu projednávání pozbyly na aktuálnosti. Pan poslanec Kováčik navrhl hlasovat o usnesení, až budeme znát stanoviska ministra obrany a ministra vnitra. Já je mám tady před sebou, u některých bodů byli páni ministři trochu obšírnější.